Co se stane s registrovaným partnerstvím, které máme v současné době? Již uzavřená registrovaná partnerství zůstanou v platnosti. Do budoucna už ale nebude možnost uzavírat nová. Ta již uzavřená bude možné změnit na manželství uzavřením manželství. Toto je cesta, kterou šly všechny státy, které byly ve stejné situaci jako my, tedy mají manželství jen pro heterosexuální páry a registrované partnerství jen pro homosexuální páry.

Manželé. Manželství je základním kamenem rodinného práva. Registrovaní partneři. Registrované partnerství je administrativním úkonem.

Registrovaní partneři beze svědků, v zákoně není upraveno. Prohlášení snoubenci činí před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva.

Jejich vztah zákon uznává, kdežto u registrovaných partnerů zákon tyto vztahy neuznává. Což jsou v podstatě, dá se říci, symbolické rozdíly. Nyní pár těch praktických.

U registrovaného partnerství nevzniká automaticky. Jsou to pouze podíloví spoluvlastníci.

Manžel může přiosvojit dítě druhého manžela, v registrovaném partnerství nikoli. Manželé mohou osvojit dítě z ústavu, registrovaní partneři nikoli. Manželé mohou být společnými pěstouny, registrovaní partneři nikoli. U registrovaného partnerství není upravené, čímž zásadně ohrožujeme životní úroveň dětí. To se týká manželství. U registrovaných partnerů a dětí žijících ve stejnopohlavních párech děti nemají ze zákona možnost dědit po tom z partnerů, který zemře. A i když je vychovává, není jejich biologickým zákonným rodičem.

Rada Evropy nedoporučuje přijímat zákaz manželství v ústavách členských států a naopak doporučuje umožnit přiosvojení a společné osvojení. Dne 10. října 2018 přijalo Parlamentní shromáždění Rady Evropy rezoluci poměrem 60 hlasů pro, 14 proti a 5 se zdrželo, která vyzývá členské státy, aby nepřijímaly takové změny ústavy a právních předpisů, které by zabránily uznání stejnopohlavního manželství nebo jiných forem duhových rodin, a namísto toho ponechaly tato rozhodnutí na zákonodárcích nebo Nejvyšším soudu. Dámy a pánové, myslím si, že tato novela občanského zákoníku je poměrně zásadní pro stejnopohlavní páry. Pro jejich děti. Věřím tomu, že se zde dozvíme spoustu argumentů pro, spoustu argumentů proti. Nicméně si myslím, že je to lidskoprávní otázka, kterou je potřeba prodiskutovat na platformách jednotlivých výborů, ať už je to garanční výbor sociální, nebo dále určený organizačním výborem ústavněprávní. Jsem velmi ráda, i když z časového hlediska nerada, že diskuse bude velká. Ale možná bude velká i proto, že teď požádám o sloučení rozpravy k bodům 50 a 52, to znamená občanského zákoníku a Listiny základních práv, abychom v podstatě, i když o dvou protichůdných návrzích, ale dá se říci o stejné problematice, diskutovali vlastně v jednom časovém rozmezí. Takže bych poprosila potom hlasovat o sloučení rozpravy. Já vám zatím děkuji. Děkuji.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážená paní ministryně, vážení pánové ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, předložený poslanecký návrh zákona má za cíl umožnit osobám stejného pohlaví uzavřít manželství podle občanského zákoníku za stejných podmínek a se všemi právními důsledky z toho plynoucími, jako je tomu např. u osob opačného pohlaví vstupujících do manželství. Navrhuje se zrušení zákona o registrovaném partnerství. Nová registrovaná partnerství by již nebylo možné uzavírat. Stávající registrovaná partnerství by byla ponechána v platnosti, avšak i registrovaní partneři by měli možnost vstoupit do manželství. Návrh předpokládá, že i manželé stejného pohlaví by měli stejná práva a povinnosti jako manželé opačného pohlaví, například v oblasti majetkové, důchodové a také, pokud jde o práva a povinnosti k dětem, které vychovávají, a v přístupu k náhradní rodinné péči. Legislativně se jedná o změnu několika zákonů, předně občanského zákoníku, dále pak zákona o důchodovém pojištění, zákona o evidenci obyvatel, zákona o matrikách, jménu a příjmení a konečně zákona o specifických zdravotních službách. Účinnost je navržena prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Vláda dala návrhu souhlasné stanovisko. Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní tady mám návrh paní navrhovatelky Radky Maxové, abychom sloučili rozpravu, takže o tom budeme hlasovat.